Podařilo se technicky věc vyřešit. Budou tady drobné nedostatky, neuvidíte pořad, následující body, uvidíte vždy jenom konkrétní projednávaný bod. Na odstranění těch potíží se neustále pracuje. Já vás tedy nyní odhlašuji, poprosím vás, abyste se přihlásili a tím se odprezentovali, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Sklenák, s náhradní kartou 21 hlasuji já, Radek Vondráček. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 111. schůze dne 24. června tohoto roku, pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne.

Všem vám děkuji. Nyní tedy přistoupíme k určení dvou ověřovatelů schůze. Návrh je, abychom určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Petra Dolínka. Ptám se, zda je tu jiný návrh? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 111. schůze určili poslance Stanislava Berkovce a Petra Dolínka.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 29. června jsem svým rozhodnutím číslo 117 na základě návrhu vlády prodloužil stav legislativní nouze.

Vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby další sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, podle § 99 odst. 4 máme ve stavu legislativní nouze před projednáním návrhu pořadu posoudit, zda stav legislativní nouze trvá. K tomuto otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení? Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.